A kdo chtěl ty vyšší?

Nastavilo se to, řekli jsme, uděláme černou čáru, a tečka. A dneska, když jste zjistili, že jste si to špatně spočítali, tak taháte za ruční brzdu a říkáte: My půjdeme do tisíců arbitráží.

A to je to, že jste nevyčerpali 30 miliard z podpory pro velké podniky. Takzvaný dotační rámec Evropské unie. Jenomže tím, že to bylo pozdě, tak se to nastartovalo odkdy?

Ale to není úspora na dotačním byznysu.

Na Ministerstvu dopravy 6 miliard korun. Skvělé!

Zase jenom marketing, nic jiného. Takže to jsou školy, školky, domovy pro seniory a tak dále. Opět místní komunikace. Je tam nějaký dotační byznys? Ano, beru. A udělat to můžete. Ale opět, když se podíváme do detailů na tom zemědělství, tak zjistíte, že to může být 3, 4 miliardy, víc tam není z národních. Zbytek tam jsou evropské. Dokonce i ministr zemědělství, když se ho na to novináři zeptali, tak tam kličkoval jak zajíc!

Prostě proto, že ten jede z evropských zdrojů, nikoliv ze zdrojů národních, až na absolutní výjimky, které jsem zde zmínil. Takže určitě můžete šetřit. To není o tom, že tvrdím, že ne.

Tak to je fakt hospodářská politika neuvěřitelná! To lze tou půjčkou.

Zase, jenom si na to hrajeme.

Ale zase jako říct uděláme 20 miliard korun, podle mého názoru už se to připravuje několik týdnů, proč se nepřišlo už s tou agendou? Proč se nepřišlo s tím, že budeme slučovat tyto agentury, tuto agendu. Že budeme dejme tomu škrtat tyto a tyto organizace, které jsou, což si myslím že je správná cesta.

Takže já jenom říkám, že to je jenom otázka toho chtít, a v určité době, krizové době, a nevyčítám vám, že jste to nedělali první týden, ano, ta situace se vyvíjela.

Vy máte stovky a tisíce lidí na těch úřadech.

Můžete říct, je to málo? 40 až 50 miliard korun? Já si nemyslím, že to je málo. Ale jsou to reálná čísla.

A ten strukturální schodek, který máme někde na úrovni 200 miliard korun, dokážeme společně během pěti let dostat tam, kam potřebujeme.

A tady mám jednu zprávu, která snad není úplně negativní.

Není to tak. Prosím pěkně, nestrašme nikoho. Tato země není před žádným bankrotem.